Neříkám, že neexistuje tento problém, ale skutečně se daří poměrně dobře ty rizikové skupiny chránit.

Teď musíme reagovat na ty nárůsty.

S faktickou poznámkou vystoupí paní Věra Kovářová.

A pak si starostové, kteří to budou chtít vědět, budou volat.

Tak je potřeba stanovit jasná pravidla, za jakých podmínek ty informace půjdou a kudy. Děkuji. Děkuji. Jenom povzdech.